Pane předsedající, pane ministře, pane excelence, pane velvyslanče, moji kolegové, já jsem si připravil prohlášení českého parlamentu. A chtěl bych vyjádřit některé věci, které si myslím, že parlament, český parlament, tak jako to udělal slovenský, by měl říci, trošku s patosem říci víte, to moje srdce je slovanské a krvácí, když vidím, že na obou stranách toho konfliktu umírají lidé, umírají Slované pro nic za nic, v této chvíli. A co se pro ně zásadně změní, jestliže vyhrají ti nebo oni?

Snažme se být tedy konstruktivní, nebuďme pejorativní. Domnívám se, že bychom mohli přijmout prohlášení českého parlamentu, hlasovat o něm před přijetím té asociační dohody, aby ti, kteří mají určitou pochybnost nebo chtěli by se nějakým způsobem vyjádřit, měli možnost slyšet tu pochybnost v tomto prohlášení a následně aby hlasovali pro asociační dohodu.

Dovolím si jej přečíst.